Volební výbor zúží počet na takzvaný trojnásobek neobsazených míst a z toho zúžení, z těch finalistů, pak Sněmovna vybírá. To zúžení proběhlo demokraticky ve výboru, byl připraven seznam finalistů. Z těch dvanácti jsme měli vybrat čtyři jména. To byl naprosto legitimní argument, že opozici se ta jména, která prošla do finále, nelíbí, že tam nemají Piráti zastoupen svůj názor, a proto dokud my neustoupíme, se volba neuskuteční formou obstrukcí, braní si pauz na jednání poslaneckých klubů a dlouhých vystoupení všechno bylo v naprostém pořádku. Ta volba se nakonec vůbec neuskutečnila, vůbec jsme se k ní nedostali. Tak to je vzkaz nepřítomnému Marku Výbornému, který mě zaskočil tím apelem, ať s něčím nezačínáme a něco neděláme.

Rozhodně neděláme to, že klub hnutí ANO má 72 poslanců a že si plánujeme, že každý z nás bude mluvit deset, patnáct nebo dvacet minut a že tady budeme mluvit až do pátku. Za druhé k volební komisi. Vidím to na sítích, hlavně na Twitteru, kde nadšení novináři Seznamu, Deníku N, Infa a dalších mají jasno, že k té volbě nemůže dojít, že ji nemůžeme připustit.

Nic jiného a nic okolo. Pojďte rozhodnout tajným hlasováním.

Vlastně chci ocenit aspoň Jana Jakoba, že tady dvakrát vystoupil, trochu zabojoval a tu vlajku zvedl.

Dáma, kolegyně, která se uchází o naši přízeň, chce nás reprezentovat, chce vystupovat za Sněmovnu, mělo by to být často právě nestranné, mělo by to být nepolitické, tak se velmi silně opírala do kolegů z SPD, že je to extrémistická strana. Já nesouhlasím s jejími názory, SPD je proti NATO, je proti Evropské unii, proto nás nemá reprezentovat, já se nesmířím s tím, že někdo takový by mě jako poslankyni Markétu Adamovou Pekarovou měl reprezentovat v zahraničí. Tohle říká osoba, která má být jedním z nejvyšších ústavních činitelů a nás všechny reprezentovat velmi často právě nepoliticky a právě nestranně? Tomu tedy nevěřím. Jiný příklad.

Týkalo se to nějakých přihlášek do politických stran.

Ptám se paní Pekarové bohužel tady není, tak jí to vzkazuju někde na dálku, nebo možná kolega Jakob, jestli jí to vzkáže: Bude paní Pekarová takhle házet do koše naše požadavky, naše demokratické představy vedení Sněmovny?

Ale o to tady nejde.

Je to relevantní, každý máme ten politický názor jiný. Autor vyzývá kolegyni, ať tedy konkrétně napíše, co z bodů ve stanovách SPD nebo v jejích politických krocích nese známky čirého extrémismu. Možná je to nechuť k méně pracovitější části populace, kterou ale řada z nás sdílí. Je to na nich, aby si své postoje tady obhájili sami. Nevíme to, kolegyně tu není. Asi se neobhájí, asi nám to nevysvětlí.

Tato strana se podle autora pana Holáska na serveru Neviditelný pes nazývá Piráti.

Takovou máme, přátelé, novou demokracii a tu změnu a posílení hodnot, o kterých mluví zástupci SPOLU a pan předseda Fiala.

Kolegové konstatují, že